Tento návrh, který je v zákoně, nebyl vtělen do žádného návrhu státního rozpočtu a nepočítal s tímto stavem ani návrh, který předkládal kolega Škromach a kolega Hofman. Podle mě je to naprosto pseudoargumentace, kdy se za státotvornost považuje jediný krok: odebrat nároky lidem no, to my říkáme kteří mzdu mají dostat takovou, jaká jim byla slíbená. Tak dneska jsme tu kvůli důchodům.

Toto není jediný stav legislativní nouze. Vláda má samozřejmě právo navrhnout stav legislativní nouze a předseda Sněmovny samozřejmě může tento stav legislativní nouze vyhlásit, ale to ještě neznamená, že když to říká vláda, vyhlašuje předseda Sněmovny, že to tak je. To rozhodne Sněmovna svým hlasováním. Rozhodne. V tomto smyslu žádný stav legislativní nouze nebyl, není a nebude.

O tom, jestli bude, nebo nebude vyhlášen stav legislativní nouze, rozhodne skutečně hlasováním tato Sněmovna. Ne vaše prohlášení.

Poslanecká sněmovna návrh zákona ve zkráceném jednání schválila.

Jak jsme viděli, konečným soudem splnění přísné podmínky existence mimořádných okolností byla zatím vždy Poslanecká sněmovna.

Vzhledem ke všem řečeným argumentům se domnívám, že pro projednání zákona ve stavu legislativní nouze není jediný důvod, uzavírá kolega Ratiborský Michal, který tady bohužel nemohl vystoupit. Dovolte mi, abych také vystoupil v debatě o snížení valorizace důchodů. No, tak to vám nedovolili, pane kolego, takže já tady vystupuji za vás. Vláda se podle mého soudu dopustila podvodu na voličích, neboť před volbami deklarovala, že na důchody takzvaně nesáhne.

A to my jako hnutí ANO zásadně odmítáme. Minulá vláda řešila bezprecedentní krizi. Všichni si pamatujeme, jak někteří exponenti dnes již vládní koalice tepali tehdejšího předsedu Radka Vondráčka k vyhlašování stavu legislativní nouze.

Je si totiž dobře vědoma, že jde proti tomu, co před volbami garantovala voličům. Aroganci, jakým způsobem chce vláda projednávat změnu důchodů, chceteli hromadné okradení důchodců za bílého dne, v uvozovkách, ilustrují názorové změny postojů paní předsedkyně Poslanecké sněmovny.

To, že nedělám nic a zareaguji v situaci, kdy je potřeba reagovat rychle, tak to neopravňuje k tomu, abychom použili tento mimořádný prostředek.

Teď tady mám kolegu Nováka.

Je to známka toho, že prodloužený mejdan po volbách a oslava vlády bez Babiše skončila.

A rovnou, aby se nikdo nestihl proti tomu ozvat, tak to projednáme ve stavu legislativní nouze, o kterou pan premiér požádal, a paní předsedkyně Sněmovny obratem vyhověla.